A to přesně vidíme naši frakci Identita a demokracie v Evropském parlamentu, kde jsou naši europoslanci a oproti tomu vidíme ty jiné frakce, třeba ALDE a podobně, kde je třeba hnutí ANO, které zcela jasně prosazují přesně ten zelený úděl EU, který tady zdražuje ty energie a podobně.

Když výše uvedené shrnu, vážené kolegyně a kolegové, měli bychom skutečně začít mluvit o závažných věcech, které nás v příštích měsících čekají od ekonomické a energetické krize až po hrozbu totální ztráty české státní a národní suverenity. A znova mluvím i o těch energiích, i o tom zdražování, které tady dneska probíráme.

Neřešili jste ani energetickou bezpečnost a soběstačnost, neřešili jste ani potravinovou bezpečnost a soběstačnost. Neřešili jste ani zdražování bytů, abychom mu zabránili. A tohle je výsledek, který ale při pohledu na připravované vládní prohlášení a programy vládní pětikoalice nevyřeší a nebude ani řádně řešit.

To je náš návrh, který tady teď leží ve Sněmovně.

To je prostě demokracie.

Do toho samozřejmě ještě chtějí uložit, tato vláda, povinné očkování například dobrovolným hasičům. Děkuju za pozornost.

A nyní prosím, pane předsedo, máte slovo.

Jednak si dovolím říci, že vlastně i tato schůze je ukázka toho, jakou vládu jsme doposud měli a určitý střet pohledu na to, jakou vládu, s jakými řešeními by tato země měla mít.

Děkuji.